To je důsledkem toho, co se tady 20 let kolem armády dělo. Jinak nemám, co bych k tomu dál dodal. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Musím zareagovat na tu mantru, která se tady zejména z úst zástupců hnutí ANO tak často line: Dvacet let jste tady vládli! Kolegyně a kolegové z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedy, vy už tady vládnete tři a půl roku a kde je ta změna? Kde je to zlepšení? Kde jsou ty stovky lidí, které se přijímají do ozbrojených sborů?

Já budu možná teď trošku hrubší. Děkuji za slovo. Těch 20 let, to není jenom o armádě.

Takže za tři roky, vážení, rozhodně nelze doplnit stavy armády o tisíce lidí, to je naprosto naivní představa. A že se tady na tom 20 let nic neudělalo, to je taky pravda. Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak ještě faktická poznámka pana poslance Hájka. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já nejsem zastáncem rozpravy ve třetím čtení.

Mně se to nelíbí, protože prostředek pro diskusi o zákonu jsou výbory. A já si myslím, že jsme na výboru obrany opravdu věnovali maximum tomu, abychom si tyhle věci vysvětlili.

Dneska je situace taková, že každý rok přijímáme tisíc lidí. Personální stavy byly absolutně podhodnocené, téměř všechny jednotky nebyly, nechci říci bojeschopné, ale stavy jednotek byly pod 80 procent.

Tak ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. Pan kolega Hájek, vaším prostřednictvím, pane předsedo, říkal, že neměli trenky, neměli boty. Teď nemají ani trenky, ani boty, nemají ani přílby, nemají ani vesty, nemají ani stejnokroje a nemají ani techniku. Protože alespoň za naší vlády se nějaká technika, byť sporná pro někoho z vás dnešní optikou, nakupovala. Byli jsme za to často kritizováni.

Podotýkám, že Nečasova vláda tady byla v době ekonomické krize.

Vy jste nedosáhli ani jednoho procenta.

Máte jedno procento.

Další faktické poznámky: pan poslanec Hájek, potom pan poslanec Chalupa. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, samozřejmě, diskutovat s paní kolegyní Černochovou, to je nekonečný příběh. Já nechci tady udělat z toho dneska... Dobešová, jak tady diskutovala s panem poslancem Bendlem.

Každopádně věcně: Pan ministr byl minulý měsíc ve Spojených státech, kde hovořil a jednal s americkým ministrem obrany. Byla tam pozitivně hodnocena situace v české armádě, velmi pozitivně hodnoceno to, jakým způsobem česká armáda působí v mezinárodních misích. Určitě není všechno o penězích. Protože jak by řekl Špidla, zdroje jsou.

Každopádně se nemáme za co stydět.

Pan poslanec Chalupa, potom paní poslankyně Černochová, všechno faktické poznámky. Já už vlastně jenom doplním pana kolegu, protože to, co tady zaznělo, by občanská veřejnost mohla vnímat jako negativní zprávu. Není to tak, jak to tady popsala paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Naše armáda je velmi dobře hodnocena v rámci kolektivní obrany, máme velmi dobré reference, naše letadla létají na Islandu, naši vojáci plní úkoly v misích. Nejsme žádným černým pasažérem. Pak jsou země, které slibují a neplní. Mezi ty patříme my, to je pravda. A pak jsou země, jako je třeba Německo, které prostřednictvím ministra obrany Spolkové republiky Německo řeklo, že dvě procenta v žádném případě dávat nebudou. To je to tom, co ta armáda za ty peníze, jaké vlastně získává schopnosti a jak je použitelná. Naše armáda použitelná je. Takže vážená veřejnosti, není to tak špatné, jak to tady paní kolegyně, vaším prostřednictvím, popsala. Paní poslankyně Černochová.

Takže pokud se k něčemu zavážeme, tak to plnit máme. A o tom si myslím, že je úplně zbytečné diskutovat. Já bych se ale chtěla prostřednictvím pana předsedy zeptat pana Hájka, když tady tak vzletně hovoří o tom, co všechno se armádě a ministerstvu pod vedením pana ministra Stropnického povedlo, jestli si vzpomene na jeden jediný, jeden jediný akviziční projekt, který pan ministr obrany Stropnický dotáhl do konce. A pokud si na některý vzpomene, tak ano, uznám vítězství panu kolegovi Hájkovi.

Takže pokud chválíte pana ministra a resort Ministerstva obrany za jeho práci, dejte sem na stůl jeden akviziční proces, který pan ministr Stropnický zrealizoval. A možná k tomu, co tady řekl pan Bob Chalupa prostřednictvím pana předsedy. Na Islandu už nelítáme.